Návrh poslanců Jana Farského, Víta Rakušana, Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů /sněmovní tisk 313/ prvé čtení Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 313/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Jan Farský. A poprosím Poslaneckou sněmovnu o to, abychom se ztišili. Je po hlasování, takže pokud máme cokoliv důležitého k projednání, tak prosím v předsálí.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se pokusil upoutat vaši pozornost zákonem o podpoře regionů. Tak by asi zněl ten název přesněji než ten, který je teď rozsvícený na tabuli. A možná ještě přesnější by bylo, kdyby zněl, že je to jediný skutečný návrh o podpoře regionů, který tady teď můžeme projednávat. Když se podíváte na Českou republiku, tak se nůžky mezi centrem a regiony neustále rozevírají. Rozevírají se v bohatství jednotlivých regionů, rozevírají se v zastoupení vysokoškoláků v jednotlivých regionech, rozevírají se v tom, kolik lidí čelí exekuci, kolik lidí je v dluhové pasti. Ty rozdíly mezi centrem a regiony jsou větší a větší. Naše republika se prostě rozpadá. ještě před deseti lety to byl maximálně dvojnásobek ve srovnání s těmi nejslabšími regiony. A když se podíváte třeba na to, kolik je vysokoškolsky vzdělaných lidí v regionech, což samozřejmě vypovídá i o dostupnosti zdravotní péče, možnostech vzdělání, ale třeba i kultuře, tak zatímco Praha je někde přibližně u 40 %, tak třeba takový Karlovarský kraj je někde na 1112 %. Což můžete na první pohled říct no a co, tak tam nejsou vysokoškoláci, nic moc se neděje.

Propadají se v dostupnosti služeb, třeba i v dostupnosti zdravotní péče.

A to není proto, že by tam byli méně inteligentní, méně talentovaní lidé. Je to proto, že je tam kvalita vzdělání nižší, než jaká je v centrech.

A jeden z důvodů je samozřejmě ten, že pokud rodiče netlačí na kvalitní vzdělání svých dětí, protože sami kvalitního vzdělání nedosáhli a vlastně v něm ani nevidí úplně smysl, protože přeci se nějak uživí, on ten systém je spíš proti nim než pro ně, dávky jim dorazí, a když jsou v dluhové pasti, proč by přemýšleli o nějaké zásadní změně v budoucnosti, stejně jak budou dělat, co budou dělat, z problémů se nevyhrabou, tak prostě netlačí na to, aby základní školy, ale i střední školy byly lepší a aby jejich dětem dávaly lepší vzdělanou budoucnost.